Vidím, že není.

Nikoho nevidím. Kolegové přicházejí do sálu.

Hlasování pořadové číslo 260, přihlášeno 91 poslanců, pro 72, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nevidím. Končím první čtení tohoto tisku.